Zároveň si myslím, že migrační krize sem nespadla z nebes. Myslím si, že za ten rozsah a důsledky migrační krize si Evropa z velké části může sama, protože dala světu aktivně vědět, že migranty zve. Místo toho, aby poslala jasný signál, že budeme migranty vracet, otevřela cestu a prostor pro to, aby se migrace chopily skupiny na hraně či za hranou zákona a stal se převoz migrantů do Evropy obrovským byznysem. Jsem přesvědčen, že tím Evropa páchá už několik let sebevraždu, a jsem přesvědčen, že neplatí teze, že se nás migrační krize netýká, protože tu aktuálně v České republice na našem území nemáme vysoké počty imigrantů.

Koneckonců i návrhy na sjednocení sociální politiky Evropské unie, které jsme mohli od západních sousedů už zaznamenat, jsou přece jasným důkazem toho, že se evropské státy budou snažit přenést náklady migrační krize na země, které tu migrační krizi nezpůsobily. V otázce sjednocení sociálních politik je to samozřejmě snaha udělat z naší země zemi stejně zajímavou svými sociálními benefity, jako jsou země Německa či severské země, kam dneska za těmi sociálními dávkami míří většina migrantů.

To je opět to, že státy, které udělaly fatální historickou chybu a teď si ji uvědomují, teď nesou ty náklady, se tuto chybu snaží přenést na nás a my se podle mého názoru musíme bránit tomu, abychom takovéto chyby opakovali.

To přece není hlavní argument pro to hlasovat a přijmout relokační mechanismus, nebo nikoliv. Patří přece k základním znakům suverenity každého státu, aby sám mohl rozhodovat o tom, koho na své území pustí, či nikoliv, komu dovolí na svém území kromě svých občanů žít a komu nikoliv. Já o tento základní znak suverenity opravdu přijít nechci a udělám cokoli, aby o něj Česká republika a jeho občané nepřišli. Proto se přihlašuji k tomu usnesení, které tu už četl Václav Klaus, a věřím tomu, že nebudeme opakovat historické chyby západních zemí Evropské unie a že zůstaneme bezpečnou a suverénní zemí. Děkuji pěkně. Vidím tady faktickou poznámku a prosím tedy pana poslance Václava Klause. Prosím, pane poslanče.